Takže mě to vlastně nepřekvapuje, alespoň je to jasné. Paní ministryně se mi to pokusila vysvětlit v dopise, za který jí tímto děkuji. Vysvětluje to pravidly pro poskytování dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Neboli že vyhodnocování žádostí není prováděno standardním způsobem jako v jiných případech.

Pro organizace, které na rozdíl od současného Českého svazu bojovníků za svobodu, jsou skutečným přínosem české společnosti i této zemi.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Všechny tyto tři pozměňovací návrhy se týkají oblasti financování sociálních služeb.

Zvlášť ze strany paní ministryně A já to nechci věcně rozporovat, protože to věcně je pravda.

Ona tady říkala zkušenosti z krajů, a skutečně tak jak mohu komunikovat se zástupci krajů napříč Českou republikou, tak oni vidí tu potřebnou alokaci někde mezi 5 až 6 miliardami vyšší. Ambice KDUČSL nejsou tak vysoké, protože víme, že skutečně v této době a v této velmi složité době je potřeba šetřit.

Už to tady v tomto odpoledni také zaznělo. Víme, že sice v posledních letech se zvýšily platy do sociálních služeb, ale také víme, na jaké základně se v uplynulých letech začínalo. Proto za KDUČSL navrhujeme tři pozměňovací návrhy, kdy chceme celkově zvýšit peníze na dotace v sociálních službách za státní rozpočet o dvě miliardy korun.

První pozměňovací návrh navyšuje dotaci na sociální služby o 500 milionů korun a směřuje na vykrytí výpadků individuálních projektů z evropských fondů do preventivních sociálních projektů, jako jsou azylové domy, domy na půli cesty, intervenční centra, sociálněterapeutické dílny a tak dále.

Přitom se jedná o velmi potřebné preventivní sociální služby, kdy si nemůžeme dovolit jejich výpadek. Druhý pozměňovací návrh zvyšuje alokace na sociální služby o 600 milionů korun. Tato částka má pokrýt zvýšené náklady v souvislosti s transformací psychiatrické péče. Také už o tom tady mluvila kolegyně Aulická Jírovcová.

Ale také má alespoň částečně pomoci ve výpadku kofinancování sociálních služeb ze strany krajů, obcí a měst. O tom tady možná tolik hovořeno nebylo. Není to ale jenom v důsledku některých rozpočtových úprav, které ještě některé jsou v tuto chvíli v běhu, ale jsou to také ekonomické dopady covidu.